My se tady teď bavíme o těch přímých dopadech této novely, o nějakých 8,9 miliardy korun, ale víme dobře, a už to v tuto chvíli je spočítáno, že předpokládaný celkový výpadek na veřejném zdravotním pojištění v tomto roce bude někde kolem 40 miliard korun. My víme, že v tuto chvíli na účtech zdravotních pojišťoven jsou rezervy někde kolem 44 miliard korun, takže si můžeme říct, že je můžeme v tuto chvíli využít, ale podle mého názoru to není to správné řešení. Takže také bych se velmi přimlouval za to, abychom v tuto chvíli šli cestou buď pozměňovacího návrhu, který předloží ODS, a my ho velmi rádi podpoříme, ale je potřeba se zamyslet i nad těmi dalšími zhruba 30 miliardami, které nám budou ve veřejném zdravotním pojištění v tomto roce chybět.

Chtěl bych velmi apelovat na vládu, aby se i tomuto problému intenzivně věnovala, to znamená, jakým způsobem doplnit deficit ve veřejném zdravotním pojištění pro rok 2020, a tady máme samozřejmě možnost mimořádné valorizace plateb za státní pojištěnce, ale je potřeba hledat i další mechanismy. Takže tolik za mě.

Tolik za mě, děkuji vám za pozornost. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Pan ministr má zájem. Než otevřu podrobnou rozpravu, závěrečné slovo pana ministra. Dámy a pánové, velmi stručně k té debatě.

Jsme dohodnut s paní ministryní financí, že to budeme sledovat v čase, jak se systém bude vyvíjet, a podle toho případně reagovat, tak aby samozřejmě ten systém byl stabilní, protože asi nikomu z nás nejde o to destabilizovat systém veřejného zdravotního pojištění a našeho zdravotnictví ve chvíli, kdy víme, že tady jsou zdravotníci, kteří pracují velmi tvrdě, a je třeba jim za to poděkovat, takže v tomto směru si nemyslím, že nyní je čas pro to dělat tato rozhodnutí ve smyslu předložených pozměňovacích návrhů, ale budeme sledovat situaci, jak se bude vyvíjet.

Děkuji. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy jako první je přihlášen pan poslanec Petr Třešňák. Připomínám, že pozměňovací návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova. Končím druhé čtení tohoto návrhu a přerušuji projednávání tohoto bodu do doby, než budou projednána všechna druhá čtení. Nyní před projednáním je nějaký návrh na jiný postup?

Proto nedávám o tom hlasovat.

Otevírám k tomu rozpravu.